Poprosím i kolegy z vašeho poslaneckého klubu, aby vás nerušili při vašem projevu. Prosím, pokračujte. Jak situace na České správě sociálního zabezpečení, lékařské posudkové služby, tak na posudkových komisích Ministerstva práce.

A my tuto instituci, posudkové komise, které nestíhají svou práci, chceme přesunout na Českou správu sociálního zabezpečení, která má také krizové řízení.

Další může hrozit nedodržení principu rovnosti.

Další riziko nedodržení principu rovnosti u lékařů.

Další riziko neschopnost zajistit plynulý chod pojistných a nepojistných agend lékařské posudkové služby v případě převodu posudkových komisí bez současného převodu dosud nedefinovaného objemu mzdových i provozních prostředků. Další riziko nedořešená struktura organizace práce, vyšší časová náročnost metodické a kontrolní činnosti bez znalosti tzv. nepojistných agend Paní poslankyně, já vás znovu přeruším a prosím kolegy a kolegyně, tentokrát v levé části tohoto sálu, aby vytvořili podmínky pro dokončení vašeho vystoupení. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající.

Dále dosud ve spisové dokumentaci pouze písemné posudky posudkových komisí ministerstva, omezené využití dostupných dat a prodloužení délky posudkového řízení v případě nutnosti využívání dvou oddělených aplikací pro lékařskou posudkovou službu. Předpokládané snížení efektivity a výkonnosti lékařské posudkové služby vlivem nutnosti řešení nejasností, dosud chybí metodiky, a tak hrozí další riziko nesprávného úředního postupu. Z dostupných zdrojů se projevuje i neochota pracovníků posudkových komisí přejít na Českou správu sociálního zabezpečení, tedy další prohloubení personální krize lékařské posudkové služby a další nárůst nevyřízených žádostí, či dokonce po zákonné lhůtě.

Toho nebude možno dosáhnout ani v přezkumném soudním řízení. Posouzení zdravotního stavu posudkových komisí Ministerstva práce je vyhrazeno pouze pro řízení ve věcech důchodového pojištění. Nedoporučuji proto převod těchto posudkových komisí do struktury České správy sociálního zabezpečení pro vysokou míru nepřipravenosti a především pro ohrožení práv žadatelů o posouzení zdravotního stavu. Předtím, než bychom převedli posudkové komise z Ministerstva práce na Českou správu, je nezbytné stabilizovat novou systematizaci na odděleních lékařské posudkové služby na všech okresních správách sociálního zabezpečení i na odděleních lékařských posudkových pracovišť České správy sociálního zabezpečení, především u lékařů, referentek a odborných asistentů posudkových lékařů jak z hlediska personálního, tak mzdového.

Z těchto důvodů, které jsem přednesla, bych vás požádala potom o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

Pokračujeme v obecné rozpravě. Nyní je přihlášen pan poslanec Sklenák. Připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych i já vám představil pozměňovací návrh, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím.

Bohužel stav je takový, že technicky tato oblast není připravena. A my jsme i zde v Poslanecké sněmovně vedli na toto téma poměrně rozsáhlou diskusi při projednávání tisku 204. Bohužel spíše jsme hledali viníka té situace, než hledali řešení.

Děkuji. V obecné rozpravě dále vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová.